Na druhé straně jsem vnímal potřebu Finanční správy prodloužit dobu kontroly.

Ano, vláda navrhuje o 50 %. Mimochodem je to reakce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, není to žádná iniciativa a žádné dobro, které by konalo Ministerstvo financí či Finanční správa, pouze se zpožděním, zbytečně velkým zpožděním reagují na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Když se podíváte na nesouhlasné stanovisko Ministerstva financí, tak zaprvé přiznám, že to neruším, ale kouzlo těch 5 dnů spočívá v tom, že by to nebylo těch 27 miliard, že by to mělo nulový fiskální dopad pro státní rozpočet.

To je kompromis. To není čistá negace.

To je třeba spravedlivě říct. Ale já jsem se ptal řečnicky už paní ministryně na rozpočtovém výboru a tu otázku položím i vám a zkuste si každý odpovědět. Z 800 milionů zlepšenou kontrolou se bude zdražovat méně, slibuje Finanční správa.

Nemusíme tam mít ty miliardy, to si těžko člověk představuje, že by zaplatil dvacet někteří si to umí představit, ale někteří ne. Takhle nevýhodný obchod prostě nikdo z vás neudělá. Pokud ano, tak ne že nematuroval z matematiky, ale neměl prospěch z matematiky ani na základní škole, pokud takový obchod považuje někdo za výhodný.

Nechci slevu zadarmo, jak říká klasik v jednom známém českém filmu. Tak to je přesně tento případ. Obecně i ten nový projekt

Je to pořád jednosměrná komunikace.

Protože moje daně by byly, kdybych je inkasoval já, ale já je platím, takže ty daně jsou někoho jiného než toho daňového poplatníka.

SeStra, to se pamatuje dobře. Takže máme Sestru, to je zkratka Sektorová strategie, to není žádná... Ano, je to třetí čtení, já bych poprosil pana poslance, aby na mě nekřičel.

Já na vás také nehalekám, když mluvíte, i když s vámi nesouhlasím. Takže to je zkratka, Moje daně.

Ale budiž. Zkratka je to hezká.

My jsme to dokonce řekli byla to chyba, přiznali jsme, že to byla chyba, a navrhli jsme to vrátit.

Nic! Nenavrhla. Vy už tři roky navrhujete zrušení superhrubé mzdy, jak se to řekne hezky jenom slovně. Jenom slovně. My se lišíme v tom, o kolik se ty daně mají snížit. Ale my říkáme, my jsme připraveni podpořit i ten váš návrh.

Vy říkáte, že ne, my to respektujeme. Neříkáme buď bude po našem, nebo nic. Máte na to hlasy.